Praktická zkouška.

Studentka byla lehce překvapena. Potvrdila mi, že ten email psala.

Jak jsem popisoval tu zkoušku, tak se vůči tomu ohradil.

Zatímco běžně dvě hodiny pracovali na přístrojích, pak z nich dostali data, vyhodnocovali a analyzovali ony roztoky, tak tento rok přistupují k tomu, že laboratorní práce vynechávají, dostanou již naměřená data a analyzují roztok, což považuji za vstřícný krok vůči studentům.